Děkuji, pane předsedo. Milé dámy a pánové, děkuji za podporu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení pro příští rok a chci vám popřát krásné svátky vánoční. A samozřejmě pro příští rok hodně zdraví a také hodně lidí se zdravým rozumem kolem vás. Ať se vám daří a děkuji. Děkujeme panu ministrovi. Končím bod číslo 36. Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze... Ještě pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že jsme projednávání rozpočtu zvládli asi rychleji, než jsme všichni předpokládali, a v pondělí uplynula lhůta na podávání návrhů na předsedy stálých delegací a stálých komisí, tak si dovoluji podat návrh, abychom ještě na dnešní schůzi zařadili dva body: volba předsedů stálých komisí a volba předsedů stálých delegací.

Takže tento návrh dávám, a pokud by byla vůle provést dnes volbu předsedů komisí a delegací, tak bychom to mohli uskutečnit. Informace od předsedy volební komise je taková, že jsou schopni tohle zrealizovat, pokud bychom tyto body zařadili na 12. hodinu. Tak tedy zní můj návrh. Děkuji. Vypořádáme se s ním podle jednacího řádu. Tedy nejdřív se zeptám Sněmovny, jestli souhlasí, abychom mimo vyhrazený čas rozhodli o změně pořadu schůze, a to v hlasování číslo 130, které jsem právě zahájil. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 130.

Ano, volba předsedů stálých delegací a komisí Poslanecké sněmovny. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.